Tento materiál obsahuje usnesení organizačního výboru číslo 71 ze dne 10. května 2018.

Já vím, že pan prezident nemusí naše doporučení přijmout za své, je to na něm, ale přesto je to důležitý akt Poslanecké sněmovny jako jednoho z navrhovatelů. Děkuji za slovo.

Děkuji všem kolegům, kteří se tohoto procesu zúčastnili. Kromě návrhů z podvýborů, které byly postoupeny organizačnímu výboru, který je všechny předal Poslanecké sněmovně, v rámci tohoto návrhu byl návrh doplněn ještě o tři návrhy od podvýboru pro válečné veterány.

Já bych teď jenom načetl ta jména a pak budeme hlasovat u každého jména jednotlivě a potom o návrhu jako celku. Samozřejmě je možné předkládat taky návrhy na doplnění, kdyby měl někdo v tuto chvíli ambici. Takže je to návrh na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Za třetí se navrhuje udělení medaile Za hrdinství Za čtvrté se navrhuje udělení medailí Za zásluhy

Jaroslavu Faltovi za zásluhy v oblasti sportu Josefu Klímovi za dlouhodobou a příkladnou investigativní novinářskou práci